Pozměňovací návrhy směřují k odstranění stávajících či navrhovanou novelou nově přinášených či v případě již existujících dále prohlubovaných nerovností před zákonem mezi výrobci tichého a šumivého vina, výrobci lahvového a sudového vína a výrobci či dovozci sudového vína a jeho prodejci.

Děkuji. Nyní pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Šenfeld. Děkuji, pane místopředsedo. Stručné odůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě, je uvedeno i ve sněmovním dokumentu, přesto se mi tam objevila chybička ve zdůvodnění bodu číslo tři.

Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Šenfeld a připraví se pan poslanec Pavera. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Zároveň vás chci odkázat i na odůvodnění.

Děkuji za podporu. Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Pavera, připraví se pan poslanec Kudela. Ještě jednou dobré dopoledne. Jeho zdůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě. Nyní pan poslanec Kudela, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

Byla to totální srágora. Takže jsem rád, že tady toto opatření přijmeme. Nyní pan poslanec Bendl.

První je návrh na zamítnutí tohoto zákona, druhý přihlášení se k pozměňovacímu návrhu pod sněmovním číslem 4590. Já vám děkuji, pane poslanče. Tak nejprve pan ministr? Pan zpravodaj. Děkuji za slovo, jen velmi krátce a teď už skutečně pouze věcně. V podrobné rozpravě vystoupilo šest poslanců se svými návrhy, mimoto zde padl od pana kolegy Bendla návrh na zamítnutí, který se bude hlasovat na počátku třetího čtení. Já vám děkuji, pane zpravodaji.

Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.